Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování 102, přihlášeno 103 poslanců, pro 68, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a lhůta pro třetí čtení byla zkrácena. Tím jsme vyčerpali tento bod a já končím druhé čtení tohoto návrhu.